Neeviduji žádné přednostní právo, tudíž nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 13. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce, kterou jste všichni obdrželi.

Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Tedy předtím, než přistoupíme k hlasování, vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartičkami.

Kdo je proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut, tudíž program nebyl schválen. Dnešní schůzi končím. Jen upozorňuji, že zítra se sejdeme v 9 hodin, abychom pokračovali v jednání 12. schůze.